Vážený pane předsedající, vážné dámy, vážení pánové, ve druhém čtení návrhu zákona dne 25. 5. 2018 nebyl podán návrh na zamítnutí, byly podány pouze pozměňovací návrhy.

A návrh zákona jako celek. Garanční výbor mě pověřil, abych přednesla stanovisko ústavněprávního výboru. Děkuji, paní zpravodajko. Slyšeli jste návrh procedury včetně té legislativně technické úpravy, kterou bychom hlasovali jako první. Má někdo připomínky k proceduře? Není tomu tak.

Děkuji vám. Procedura byla schválena.

Paní poslankyně Kovářová hlásí nefunkční hlasovací zařízení. Požádám vás o novou registraci. A pokud se podaří tím opravit... Tak pokud je plně funkční hlasovací zařízení, budeme hlasovat o legislativně technických úpravách přednesených v rozpravě ve třetím čtení.

Kdo je proti?

Legislativně technické úpravy jsme schválili. Prosím, paní zpravodajko, stanovisko. Stanovisko ústavněprávního výboru je doporučuje. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Nyní návrh B. Ústavněprávní výbor nedoporučuje. Pan ministr?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Pan ministr?

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Návrh D2, ústavněprávní výbor doporučuje. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Všichni souhlasí. Můžeme tedy hlasovat o zákonu jako celku.